Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 11. února tohoto roku.

Teď se pustíme do určení ověřovatelů této schůze.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 84. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Víta Rakušana a Tomáše Vymazala. Pro pořádek konstatuji, že všichni poslanci, kteří nejsou přítomni ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dnes zasedáme opět v redukovaném formátu.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 84. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Sněmovna rozhodne pouze o pořadu, uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Kdo je pro navržený pořad této schůze?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 83 poslanců, pro 63, proti 14. Návrh byl přijat. Já vám děkuji, pořad schůze byl schválen.